Děkuji. Připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Děkuji vám, pane předsedající.

Těch důvodů je samozřejmě celá řada, ale ten hlavní je především proto, že ten návrh rozpočtu je podle nás špatný, protože v době vysokého ekonomického růstu, zvyšování daní, je prostě schodek 40 mld. špatně. Naši poslanci podali několik pozměňovacích návrhů zhruba v částce asi 5,5 mld. korun, které jsou tady postupně představovány. Já bych se s dovolením přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem podal. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je přesunout finanční prostředky určené především na podporu společného vzdělávání, takzvanou inkluzi, do kapitoly speciální školství, kde budou daleko více přínosné pro výchovu a vzdělávání dětí.

Pan poslanec Jan Zahradník.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Je to vlastně vzhledem k celému státnímu rozpočtu setina promile.

První návrh se zabývá financováním nevládních neziskových organizací.

Poslední příklad.

Kam tyto peníze navrhuji přesunout?